Sečteno, podtrženo: Snížená kvalita bytu nemusí být důsledkem úmyslného ničení nebo zlé vůle pronajímatele.

Takže to, co se stalo, je, že to nebyla její vina, ale toho pronajímatele. Přitom stačilo, aby úřednice zvedla telefon a sama se s pronajímatelem domluvila, co konkrétně potřebují rozepsat. Editě byla dávka státní sociální podpory kvůli tomu pozdržena. Mezitím si bohužel vzala půjčku od nebankovní společnosti, aby měla na nájem.

Doložila oznámení o navýšení starobního důchodu na rok 2020.

V tomto případě nám vyšel vstříc pronajímatel a vše potřebné doložil. Paní úřednice byla na prvním jednání velice nepříjemná.

Úředníkům se nelíbilo vyúčtování, opět. To, že vám pronajímatel, ten, kdo vlastní ten byt, dá špatné vyúčtování, znamená, že vám seberou příspěvek na bydlení.

Takže ještě... Úřadu práce se vyplatí spolupracovat s pomáhajícími organizacemi, které mu pomohou poskytnout ucelenou informaci o situaci jejich společného klienta nutnou pro individuální posuzování každého případu.

Doufám, že mi kolegové pan Foldyna už se tady hlásí, tak doufám, že mi to všechno vysvětlí a dozvíme se, jak se to bude dělat dál.

Pochopil jsem, že skupina Pirátů a spol. k žádnému hlasování nechce přistoupit, bude tady obstruovat. Proto jsme... A já jim to neberu, mají na to právo, patří to k demokratickému systému tohoto parlamentu. Poznámka k svému předřečníkovi. Samozřejmě přečetl nám tady nějaký příběh, který je úplně mimo téma. Pan Bronislav by dál žil, dostával by podporu. Ten příběh, který měl říct, se týká lidí, kteří otravují život lidem v Ústeckém kraji , otravují život lidem v Moravskoslezském kraji, jsou to paraziti, který dělají bordel ve městech.

Kteří porušují normy, dělaj bordel v noci, obtěžují společnost.